Vážené dámy, vážení pánové, jak můžeme vidět, stejně jako podpora vědy a výzkumu, ani podpora vzdělávání není pro vládu prioritou. Je třeba si uvědomit, že vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla je základem pro hospodářský růst a prosperitu naší země. Pokud bude docházet k neustálému snižování výdajů v této oblasti, nemůžeme v mezinárodním srovnání nikdy uspět. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem využil pouze faktické, protože se vejdu do dvou minut. Kolega Karamazov k vysokým školám vše řekl a já bych chtěl říci něco k podpoře vědy, výzkumu a inovací. Všichni se shodneme na tom, že významným předpokladem zvyšování konkurenceschopnosti je podpora vědy, výzkumu a inovací tak, aby se tyto v maximální možné míře uplatnily v praxi. Jako vysokoškolský pedagog si ze srdce přeji, aby financování české vědy bylo dostatečné a aby byl stát schopen ufinancovat věci, jež jsou kvalitní a pomáhají nejen rozvoji vědy, ale i společnosti. Vždy jsem byl zastáncem toho, aby se kladl důraz na přesouvání prostředků z okamžité spotřeby do investic do budoucnosti, to jest na nasměrování veřejných a zejména soukromých prostředků do vzdělání, vědy, výzkumu, inovací a špičkových technologií. Nasměrování veprostřed těch, kteří mají skutečné výsledky. Rozpočet jako celek považuji v čase pokrizového růstu za takzvaně projídací. Ve srovnání s rokem 2013, kdy do vědy, výzkumu a inovací plynulo 40 mld., pamatuje návrh rozpočtu 2015 na tuto kapitolu pouze částkou 35 mld. a na investice jako celek má jít o 25 mld. méně. Pro takový rozpočet já ruku zvednout nemohu. Děkuji i za dodržení času. A nyní vystoupí paní poslankyně Anna Putnová. Připraví se paní poslankyně Jana Černochová. Dobré poledne, pane předsedající, dámy a pánové. Letošní navržený rozpočet vykazuje z mého pohledu nové prvky, vady, ke kterým nemohu mlčet.

V řadě kapitol jsme měli možnost se dozvědět, že financování, které je dáno ze zákona, bude řešeno rozpočtovým opatřením. Mohla bych posloužit několika příklady, ale budu se držet svého kopyta a uvedu příklad z regionálního školství, kde je v kapitole 333 rozpočtováno o 80 milionů méně pro soukromé školy regionálního charakteru, to znamená základní a střední. Na výboru jsme dostali odpověď, že toto bude řešeno rozpočtovým opatřením. Nebylo to poprvé, co jsem slyšela takovou připomínku a takové řešení. Myslím si, že to je dost zásadní pochybení tohoto rozpočtu, o kterém bychom měli mluvit, protože pokud budeme schvalovat bianco šek, který se bude postupně během roku měnit na základě hesla rozděluj a panuj, dostáváme se do situace, kdy se obchází rozhodnutí pléna Sněmovny a řeší se pouze rozpočtovým opatřením. Toto není věc, která by měla těšit ani koaliční poslance, protože situace se může změnit.

Druhá věc, o které bych se chtěla zmínit, je investování do vědy, výzkumu a inovací.

Vláda, která si předsevzala, že věda a výzkum bude její prioritou, snižuje výdaje v této kapitole. Když jsme v roce 2013 zjistili, že se snižují zdroje na vědu a výzkum, mysleli jsme si, že je to neštěstí, které přečkáme, a tato vláda, která zřídila také institut vicepremiéra pro vědu a výzkum, se postará, aby to byla jenom přechodná změna, kterou můžeme během roku přečkat. Opak se stal pravdou.

Takže to bude skutečně hladový rok pro výzkumné instituce.

Výzkumné instituce se budou muset srovnat s tímto výpadkem, ale rozhodně to bude rok, který bude skutečně hladový a který se promítne ještě v dalších létech. Z toho důvodu jsem také předložila tři pozměňující návrhy, které nemohou tuto situaci nějak zásadně změnit, ale mohou alespoň v konkrétním případě pomoci řešit aktuální problém.

Podotýkám, že všechny vycházejí z rozpočtových pravidel.

Zdůvodnění je následující. Vláda České republiky přijala rozhodnutí, kterým se má financovat program EPSILON vypsaný a zaštítěný Technologickou agenturou České republiky, ze kterého vyplývá, že se budou financovat projekty aplikovaného výzkumu především v oblasti energetiky, dopravy, nových technologií a nových materiálů. V současné době probíhá výběrové řízení zhruba 700 projektů, které byly doručeny, a technologická agentura nemá oněch 500 milionů, aby mohla tyto projekty financovat. Tolik tedy k pozměňujícím návrhům.

Velmi jsme tomuto záměru tleskali, protože fyzická zdatnost dětí a mládeže je bez přehánění jedním ze základů konkurenceschopnosti České republiky. Sportovci jsou zvyklí počítat nejenom branky, body a sekundy, ale také peníze, a pokud v tomto případě uvěřili slibům pana ministra, tak se velmi přepočítali. Rozpočet na sport pro rok 2015 se neliší od rozpočtu roku 2014 ani rozpočtu 2013.